Prosím místopředsedu Poslanecké sněmovny Vojtěcha Pikala, aby z pověření organizačního výboru předložené návrhy uvedl. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, setkáváme se opět po roce nad návrhy na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání a v našem volebním období je to i naposledy. Nejprve nějaké shrnutí předchozího roku. Sněmovna v minulém roce schválila 74 návrhů na státní vyznamenání pro různé osobnosti a prezident devět z nich na základě těchto návrhů vyznamenal, takže jsme nebyli úplně příliš úspěšní.

Podvýbor pro přípravu návrhu na státní vyznamenání je prodiskutoval a v souladu s dlouhodobou praxí, vzhledem k tomu, že v něm není poměrné zastoupení, veškeré návrhy, které měly podporu alespoň jednoho poslance či poslankyně, postoupil organizačnímu výboru, aby je tento postoupil Sněmovně. V návrhu před námi je tedy celkem 44 jednotlivých návrhů na ocenění významných osobností, v minulosti i současnosti v oblasti vojenství, odboje, politiky, vědy, techniky, vzdělání, umění, lékařství, sportu a dalších oblastí lidského života. V tuto chvíli mám avizováno, že několik dalších návrhů zazní rovnou zde na plénu. Není to praxe, ze které bych byl nadšen, ale je to jistě právo každého poslance. Poučení z projednávání v minulém roce: v tomto roce budeme hlasovat o všech návrzích postupně a jednotlivě. Před každým návrhem jej lehce shrnu, případně upozorním na některá předchozí ocenění. Nicméně bych osobně velmi ocenil, kdyby jednotliví navrhovatelé se přihlásili v rozpravě a své návrhy podrobněji odůvodnili a představili, aby to rozhodování mělo nějakou úroveň.

Toto usnesení, které bylo nahráno jako dokument a rozesláno, tedy zní: